Když se podíváte na návrh procedury, tak zjistíte, že v tom sněmovním tisku je skryta změna devíti zákonů.

Tak jenom abychom si ujasnili fakta. Takhle budeme o nich hlasovat postupně, o změně deseti zákonů, v průměru jeden a půl hodiny na jeden zákon. A pan předseda Faltýnek říká: Už toho bylo dost, už toho máme dost.

Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, prostřednictvím pana předsedajícího bych začal parafrází: